Já vám odpovím: nula!

Absolutně se mi nelíbí, že s tímto návrhem přicházíte. Můžeme tady o tom vést nějakou diskusi a můžete mi říkat, že chcete podpořit takové investiční pobídky, které budou mít propracovanou výrobu, které budou inovativní, ale kde máme tu záruku, že budou právě směřovat do těchto strukturálně postižených krajů?

Zároveň chcete podporovat především velké investory a ještě u menších investic chcete udělat to, že nejenom že tu žádost bude muset schválit Ministerstvo průmyslu a obchodu, ale budou ji muset schválit ještě další čtyři rezorty: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo financí, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství. Pokud jeden rezort k tomu dá nesouhlasné stanovisko, tak to schváleno nebude. V žádném případě s tímto, co říkáte vy vlastně říkáte: my chceme krajům sociálně slabým, strukturálně postiženým pomoct tak podle mého názoru a podle toho, co předkládáte, jdete úplně opačným směrem. Já bych pochopila, kdybyste tady předložil novelu zákona o investičních pobídkách, kde by bylo ošetřeno: Ano, my potřebujeme práci s přidanou hodnotou, my potřebujeme vědu, výzkum, inovace, ale kdybyste předložil návrh zákona, kde by bylo, že opět tyto tři kraje budou mít nějakou výhodu toho, aby opravdu ti investoři byli směřováni do těchto krajů, protože jinak se ty kraje prostě v budoucnosti v žádném případě nezvednou.

Děkuju vám za pozornost. Já vám děkuji. Prosím. Děkuji. Já nevím, co bylo nejasné. Já jsem vám řekl svůj skeptický pohled na investiční pobídky obecně.

Takže všechno to, co jsem tady shrnul, jsem měl ve svém vystoupení. Já vám děkuji a nyní řádně přihlášený pan poslanec Jan Bureš.

Děkuji, pane místopředsedo, za slovo.

Chci říct, že investiční pobídky jsou veřejnou podporou, která je celkem oblíbeným nástrojem ve spoustě zemí na světě.

Logicky tedy jsme investory sháněli podstatně hůře, než se to dařilo kolegům ze severních Čech. Vznikaly tak logicky s těmito podporami na vznik jednoho pracovního místa montovny, které zaměstnávaly velký počet lidí, a to obvykle nekvalifikovaných. Nicméně začaly se také dále rozšiřovat a vznikat nové průmyslové zóny. Poté se podle mého názoru velmi správně změnila filozofie přístupu a podporu mohly dostat investice s vysokou přidanou hodnotou anebo investice, které by se daly charakterizovat jako inovativní. Nicméně v tom stávajícím systému, který stále ještě platí, mají strukturálně postižené regiony výjimku. Do našich strukturálně postižených regionů mohou přicházet, respektive podporu dostat i investoři, kteří nesplňují tyto základní parametry, to znamená vysokou přidanou hodnotu nebo vysokou míru inovace. Samozřejmě chápu, jak říkal pan ministr, že je nutné podporovat přínosné investice pro naši zemi, ale také na druhou stranu je třeba si uvědomit, že investiční pobídky jsou veřejnou podporou, tedy buď jak slevou na dani, nebo přímými financemi investorům, tedy buď jak buď to zaplatí daňový poplatník.